27.

druhé čtení Prosím pana ministra zdravotnictví, aby tento návrh zákona uvedl. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, velmi stručně.

Návrhem se sníží spoluúčast jednak u dětí do 18 let, čímž bude finančně odlehčeno rodinám s nemocnými dětmi, a dále u seniorů od 65 let věku. Poté co jej pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl tento limit překročen.

Navrhované snížení limitu si ze strany zdravotních pojišťoven vyžádá za rok přibližně 440 milionů korun.